Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom podotknout, že to je právě to, jak tvoříme zákony.

Já autorský zákon vnímám i z pozice muzikanta, protože jsem 40 let, vlastně možná že 50 let muzikantem, i profesionálním jsem byl jeden čas, tak ale i z pohledu provozovatele zařízení. Zazněla tady i řada věcí, které nejsou pravda. Pokud užívám rádio pro své potřeby, nemůže po mně nikdo vymáhat autorské, protože prostě to tak je.

Ale o tom já mluvit nechci.

Je rozhodné to, že OSA hospodaří s miliardou, která neskončí u těch, kteří ta díla vytvořili. Ale je potřeba rozpoutat debatu odborníků, těch lidí, které to zasahuje, kteří o tom něco vědí, a ne to dělat tady z lavice, jako to chceme dělat. Takže já to rozhodně nepodpořím. Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Válkovou, jestli je přítomna. Pokud není, tak prosím pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Pávek. Prosím.

A po ukončení rozpravy, abychom mohli zvážit všechny argumenty, které v té rozpravě zazní.

Kultura nemá zas tolik zákonů, že by tady na každé schůzi měla pět zákonů.

Všichni víme, že máme vratky ze Senátu, říkám, kultura je zrovna resort, který já nevím, jestli má tři zákony za rok. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Pávka, připraví se pan poslanec Bartoš. Děkuji za slovo. Pohybujeme se ve veřejném prostoru, a tak jsme zaznamenali tlak umělců na to, abychom schválili verzi, kterou předkládá vláda, a známe situaci u živnostníků a provozovatelů veřejných provozoven, kteří samozřejmě se cítí být pod tlakem správců kolektivních děl, když se od nich vybírají poplatky za autorská práva.

Jsou to ti umělci, kteří by se měli postavit tomu způsobu, jakým jsou v podstatě zneužíváni a okrádáni těmi správci kolektivních děl. To nejsou ti živnostníci a provozovatelé těch malých provozoven.

Já také děkuji. Chtěl bych požádat pány poslance, aby se možná usadili nebo přesunuli svá jednání mimo plénum Sněmovny. A prosím pana poslance Bartoše. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zareagovat a ještě rozšířit to, co tady zaznělo od mého předřečníka. Někteří umělci vystupují na podporu ještě třeba zpřísnění autorského zákona a vybírání více poplatků z řady dalších věcí a mobilních telefonů. Jsou to ti nejvíc hrající umělci, kteří skutečně na ty peníze dosáhnou.

My fakt nejsme lidi, kteří sedí tady a vymýšlí si zákony, píšou si je někde na stole. Ty pozměňovací návrhy reflektují realitu autorského zákona a mezi Piráty je řada odborníků na autorský zákon. Děkuji. Já také děkuji.

Ale vůbec se nechci vymezovat, že mám patent na rozum. Já jenom chci říct to, že pokud chceme něco změnit, a kvalitně změnit, tak bychom to neměli uspěchat. A rozhodně jestli nám dneska přišla nějaká změna, o které jsme se dozvěděli včera nebo předevčírem, tak jsme nad ní nemohli dlouhodobě rozpoutat nějakou debatu. A já rozhodně nejsem nadšen z toho, jak je autorský zákon třeba to, když hraji na plese, tak poplatky Ose stojí víc než moje kapela. Tím rozhodně nejsem nadšen. Ale rozhodně nepodporuji to, že od stolu rozhodnu, že to bude takto, nebo takto. A věřte tomu, že ty věci jsou daleko složitější než jenom to, že se někde sejdeme na klubu a pohovoříme si o tom. Já se účastním pravidelně všech možných jednání a často ani po půl roce nám není jasno. Bavili jsme se o nich přes půl roku, ministři je připravovali tři roky, a přesto jsme nedošli ke společnému cíli. Takže ty věci nejsou tak jednoduché, jak je Piráti vidí, protože hromada lidí to zneužívá. Proč by nemělo být zaplaceno umělci za to, že někdo používá jeho dílo v nějaké provozovně? Ano, poplatek by měl být nějakým způsobem opravdu ne likvidační, měl by být třeba jenom... Symbolický, správně, správné slovo.